Hlasovací procedura, jak již jsem řekl, pak už bude jednoduchá.

Já vám děkuji za pozornost, zkrátil jsem to na maximum.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové.

Je to za prvé odstranění netransparentnosti při poskytování služeb dynamické směny měn. Stabilita podnikatelského prostředí a dohled budou provádět orgány dohledu zaměřené na konkrétní typ subjektu, to znamená Česká národní banka, a jak už tady bylo zmíněno, Česká obchodní inspekce. Pane poslanče, já se omlouvám, že vás chvilku přeruším. Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji mnohokrát a omlouvám se. Negativa tady v této úpravě jsou nové povinnosti pro orgány dohledu.

Já jsem se chtěl tady k tomuto bodu zmínit, to tady nebylo zmíněno, že je s podivem, že vládní návrh státního rozpočtu nerespektuje fakt, že na jedné straně ukládá finančnímu arbitrovi další úkoly, přičemž je v jeho kapitole snížena částka na tuto instituci.

Navrhuje se odstranění některých licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a zároveň přidání některých nových. Když existuje požadavek, který není nutné splnit již při podání, žádost lze podat a splnit je v průběhu řízení. Za druhé, o povolení k činnosti může požádat i právnická osoba, která dosud nevznikla, je specifikován časový rámec od kdy od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení musí vzniknout. Zavedení systému vyřizování stížností a reklamací uživatelů se již nebude muset prokazovat během řízení, ale až po udělení povolení k činnosti.

Přínosy tady této úpravy jsou: za prvé, větší ochrana před riziky souvisejícími s praním špinavých peněz a financováním terorismu, a za druhé, stabilita podnikatelského prostředí.

Daná úprava navíc stanoví, že úvěrové instituce budou moci vypovědět závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, že k tomu budou mít důvod, který je objektivní, nediskriminační a přiměřený, nebo je důvodem AML/CFT. Nebankovní poskytovatelé platebních služeb jsou totiž de facto závislí na tom, zda jim úvěrová instituce povede platební účet jakmile totiž dojde k výpovědi, nebankovní poskytovatel platebních služeb nemusí být schopen nadále poskytnout své služby klientům. Přínosy tady této úpravy jsou odstranění nedostatků z aplikační praxe, zajištění konkurenčního podnikatelského prostředí, podpora nových platebních metod, které mohou vést k většímu množství nabízených služeb, a snížení cen nabízených služeb pro klienty. Negativa: rozšíření stávající povinnosti úvěrových institucí.

Čeští zákazníci se tedy s touto službou setkají nejčastěji v zahraničí, v České republice se s ní mohou naopak setkat zahraniční turisté. Fungování služby dynamické směny měn při platbě platební kartou se na platebním terminálu obchodníka zobrazí informace, zda si zákazník přeje platit v zahraniční měně, jak už tady bylo řečeno, to nebudu opakovat.

Zároveň je zákazníkovi zobrazen směnný kurz, který bude využit při směně měn.

Chtěl bych to jenom shrnout.

Změnou prochází i oblast právního trestání. Domníváme se, projednávali jsme tento problém jako tento tisk 68 na klubu, a shodli jsme se všichni z těchto důvodů, že tento návrh podpoříme.